Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další. Ministerstvo? Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Prosím ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Kdo proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo proti?

Prosím další. Ministerstvo? Děkuji.

Prosím další. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Nebyl přijat.